Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady informoval, co konkrétně dělám jako ministr financí, konkrétní kroky k tomu, abychom měli nízký deficit. Tak já se to učím, tak jsem se informoval. Pravičáci, pokud vím, tak nechtějí navyšovat daně, ne?

Tak já si myslím, že levice nenavrhuje snížení daní, takže v tomhle směru si myslím, že děláme nějakou politiku.

Já se omlouvám, pane ministře. Dovoluji si poprosit ctěnou Sněmovnu o klid a vyslechnutí pana ministra financí.

Četl jsem i rozhovor filozofa pana Bělohradského, který říká, že oligarcha dělá všechno ve svůj prospěch. A pan Bělohradský v tom rozhovoru říká, že já mám šanci, protože teď dělám všechno pro tento stát a pro lidi, přejít z toho oligarchy na tu elitu, jako jste vy. Děkuji panu ministrovi, kterému samozřejmě držíme palce. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já byl jeden z těch, kdo říkal, že není překvapen z toho, že je předkládán levicový rozpočet, protože už v minulosti, kdy rostla ekonomika České republiky, tak místo toho, abychom šetřili na časy budoucí a horší, tak jsme utráceli, jak to jenom šlo. I tohle je příklad předkládaného rozpočtu, utrácíme nebývale hodně. Máme nejvyšší mandatorní výdaje v historii České republiky. To je, řeknu, konkrétní vizitka této vlády s levicovými kroky, které avizovaly levicové politické strany. Například říkaly: chceme zrušit poplatky ve zdravotnictví. Slibovaly to voličům a říkaly: my zajistíme rovnost pro všechny. Já jako pravičák bych raději, aby se poplatky ve zdravotnictví nerušily a ty peníze, kterými ministr financí a vláda zalepili tu díru po chybějících poplatcích, bych raději dal na léčení těžkých chorob a věcí, které, řeknu, přináší život, protože léčení obyvatel a takové ty rakoviny a všechno ostatní je prostě čím dál tím dražší, zjednodušeně řečeno. Takže raději než rušit poplatky bych ty peníze, které spadly do státního rozpočtu, dal opravdu na léčení, které je dražší. Stejně tak jako krok, o kterém jsme tady také debatovali, zelená nafta. Ale předtím jsme hlasovali o tom, že se pokusíme, anebo že chceme všichni společně, a dokonce pro to v jednu chvíli byla většina v Poslanecké sněmovně, že chceme levnější naftu pro všechny. A odsouhlasili jsme tady v Poslanecké sněmovně, že snížíme daňové zatížení nafty pro všechny, ale pak si to pravicový ministr financí rozmyslel a říkal: já chci zelenou naftu jenom pro své zemědělce, pro velké fabriky a velké firmy, a nikoliv pro všechny. No, typicky opravdu pravicové rozhodnutí. A poslední, prostě nabírání úředníků, nezlobte se, to nikdy nebylo a nebude, systém pravicového řešení problémů. Koneckonců v kapitole Ministerstva zemědělství vidíte, že kroky, které tady dělaly bývalé pravicové vlády, dneska sklízíte pšenku vy, můžete se chlubit tím, že v rezortu Ministerstva zemědělství ubyly stovky pracovních úřednických míst, a můžete tak dávat peníze tam, kde vidíte priority. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Opálka, po něm pan poslanec Laudát. Děkuji, pane místopředsedo. Pan kolega Bendl hovořil jako pravicový politik. Já vám musím říci, že jako levicový politik bych si přál, aby ty mandatorní výdaje na sociální dávky byly minimální, aby lidé měli práci a za práci zaslouženou mzdu, abychom jim nemuseli vyplácet příspěvek při nezaměstnanosti, státní sociální podporu, protože mají nízké příjmy atd. atd. To je cesta, jak ušetřit mandatorní výdaje i výdaje státního rozpočtu. Prostě ti oligarchové budou muset platit větší mzdy, a ne ze svého zisku vytvářet daleko větší a větší celky a potom se vzdávat svého platu ve prospěch společnosti. Prosím, pane poslanče.

No, bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo příliš vážné.

Na Mostecko a podobně.

K panu Kořenkovi. Já si na tu dobu pamatuji. A to je to, co já jsem tady i varoval, že vy ženete republiku do riskantní pozice.